Jestliže tuhle cestu porušíme, jestliže si zvykneme, že budeme kompenzovat něco, co kompenzovat nemusíme, tak si budeme vytvářet v rozpočtu velké problémy a budeme si vytvářet velké problémy mezi městy, obcemi a kraji na straně jedné a státem a vládou na straně druhé. A to nechci, protože skutečně ty peníze z toho rozpočtového určení daní jsou jenom základ. To není o tom, jestli dotace chtít, nebo nechtít, to je, jestli si můžu dovolit dotace spolufinancovat, nebo nemohu dovolit spolufinancovat, jestli mohu v té obci svítit, jestli se můžu postarat o školu, jestli se kraj může postarat o své základní věci, které se ho dotýkají, jako jsou teď zdůrazním nemocnice, ale také regionální rozvoj. A to bych chtěl zdůraznit s ohledem na to, že tady je významná funkce krajů, která je více nebo méně v různých krajích naplňována, a to je regionální rozvoj. A jestliže tady v rámci regionálního rozvoje nebudou přiměřené peníze v rozpočtovém určení daní, tak ten kraj nemůže pomoci rozvíjet jednotlivé regiony svého kraje, a proto doporučuji, abychom v této věci hledali takovou cestu k řešení, abychom měli a zachovali rozpočtové určení daní. A znovu zdůrazním proč: protože se tady táhne celou dobu, nějakým způsobem se vyvíjí a ještě nikdy se nějakým takovým způsobem na rozpočtové určení daní nesáhlo. Když tuhle cestu opustíme, je zde vždycky určitá cesta větší nespravedlnosti při rozdělování peněz, protože rozpočtové určení daní má svá pravidla, má své koeficienty, dochází na ta místa, kam podle mě nejlépe patří, protože je to dobře vyjednáno jak na úrovni měst a obcí, tak také na úrovni krajů.

To, co na tom je úplně nejhorší, je, že se bude říkat: z těchhle peněz, které mají obce, kraje a města, si můžeme kdykoliv peníze půjčit a můžeme je na něco použít, a to je špatně. To je špatně, protože to tady bude už jako precedent a bude se říkat: ano, už se to použilo, když tady byl koronavirus, a můžeme to použít znovu. Proto znovu říkám, můžeme používat různá řešení, těch matematických řešení je mnoho, ale z hlediska kontinuity, která tady funguje a nějakým způsobem se spoluvytvářela, se dostáváme k situaci, že do toho budeme vnášet takový klín, který bude znamenat, že budeme některé věci muset řešit od začátku. Jedna z těch věcí, která právě potom následně hrozí, je, že potom budeme muset skutečně sáhnout na to rozpočtové určení daní. A jak tady už řekl můj předřečník, není to dobrá cesta. Rozpočtové určení daní bylo už tolikrát prodebatováno, když budu mluvit o obcích, že nemůžeme o těchto věcech uvažovat. Je zde pouze otázka u krajů, jestli se dokončí reforma veřejné správy, na kterou teď není čas, abychom ji dokončili, ale ten čas tady není už dvacet let, tak je důležité, aby v okamžiku, kdy se některé kompetence krajům dají, aby se potom následně to rozpočtové určení daní krajů navýšilo. Ale znovu říkám, i dřív se mluvilo o tom, že když se bude navyšovat rozpočtové určení daní krajů, že to bude vždycky spojeno s nějakými kompetencemi, které kraj bude vykonávat, a teď řeknu nebo s potřebami státu, který zjistí, že prostřednictvím krajů to jde dělat lépe. Já tady dávám námět, který se týká té funkce krajů v rámci regionálního rozvoje. To znamená, když se rozhodne vláda ve spolupráci s Ministerstvem pro místní rozvoj, že podpoří část regionálního rozvoje přes kraje, a bude jim důvěřovat, může tam navýšit rozpočtové určení daní krajů. Ale vracím se zpátky. Tím úkolem dnes je napravit chybu, které jsme se dopustili při minulém projednávání. My jsme se dopustili té chyby, že jsme jeden problém vyřešili tím, že nám tady vznikl druhý problém.

Věřím, že ve všech politických stranách jsou komunální politici, že všichni chceme pomoci krajům, které teď, v tuto chvíli, mají před volbami, a mají před volbami, které budou znamenat zhruba totéž, co bylo v roce 2000, to znamená, bude před nimi naprosto neznámá cesta. Ona ta neznámá cesta je i v rámci měst a obcí, ale kraje jsou v té situaci teprve podruhé za svoji existenci, to znamená na samém začátku, a teď, v tuto chvíli, poté co se fakticky změnila veškerá ekonomika i veškeré věci, které se budou týkat právě regionálního rozvoje, já myslím, že je to velká příležitost pro ty, kteří usednou v zastupitelstvech krajů na podzim letošního roku, a velmi se přimlouvám, aby se tam ve všech krajích našel prostor pro všechny zastupitele, kteří budou členy zastupitelstva, tak jak to bylo v tom prvním volebním období. Tehdy se musel ten kraj budovat, ty kraje měly ale velmi nízké rozpočty, ale to, co bylo, bylo nadšení my něco pro ten náš kraj uděláme, my něco uděláme pro ty naše obce.

A to je velice důležitá záležitost, která nás teď čeká. Já myslím, že bezprostředně ty kraje uvidí a pocítí konce podnikatelů, které teď chceme podpořit, kteří byli navázáni na rozpočty krajů a na rozpočty měst a obcí.

Já vím, že v našem kraji se uvažuje, které položky do konce roku omezíme.